Děkuji panu poslanci. Nyní zde mám dvě faktické poznámky. S první přichází pan poslanec Vyzula a s druhou pan poslanec Hovorka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Vzal jsem si faktickou poznámku, abych nezdržoval, takže musím teď všechno stihnout během necelých dvou minut. To, co navrhoval pan poslanec Hovorka, je záležitost, kterou se budeme muset zabývat.

To jsou třeba ty peníze na poplatky, a nejenom v tom. Jsou i v té elektronické preskripci a v dalším.

Takže věřím tomu, že se tím budeme zabývat, a pan ministr něco takového slíbil. Bohužel se domnívám, že debata bude mnohem širší než při zrušování regulačních poplatků. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Hovorku. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Čili není to taková zátěž extrémní, že by museli řešit všechny smluvní vztahy všech praktických lékařů a všech ambulantních specialistů. Tak to rozhodně není. Takže z toho pohledu si myslím, že to není katastrofa. A ještě k panu kolegovi Stanjurovi, prostřednictvím paní předsedající. Ta částka, o které se bavíme v kompenzacích, je 4,2 miliardy souhrnně. Děkuji panu poslanci. Nevidím žádnou další přihlášku ani faktickou poznámku do obecné rozpravy, tudíž končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele a poté pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel? Takže pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Byla to až na jedno malé extempore diskuse velmi korektní, seriózní, ten problém řešící. A dokonce otevřela prostor pro to, že když někdo má nějaký názor, tak ho řekne, i když to není názor, se kterým by jeho klub souhlasil.

Aby byly věci řečeny jasně, srozumitelně, seriózně, eticky správně, a to se mi velmi líbí.